Jaké mohou být problémy pramenící z nejednoznačnosti současného znění zákona? Současný text zákona je nejednoznačný a vyžaduje mj. splnění ekonomické stability i v případě, že daný subjekt má garanci či složenou jistotu. Dále je nutné vzít v úvahu, že požadavek na ekonomickou stabilitu má dvě úskalí. V první řadě se jedná s ohledem na opakované, resp. pravidelné posuzování ekonomické stability o administrativně velmi náročný proces jak na straně posuzovaného subjektu, tak zejména na straně státního aparátu. V druhé řadě je pak velmi diskutabilní, jak budou úředníci posuzovat ekonomickou stabilitu u podniků, které zavádějí nové technologie či rozjíždějí obchod s novými produkty. Je nutné si uvědomit, že zejména u nových technologií, jako je medicína, chemie, průmyslová výroba, informační technologie, řídicí systémy apod., se v prvních letech mohutně investuje a společnosti pak vykazují velké ztráty, které jsou jim pak kompenzovány v budoucnosti. Je to tedy věcí investorů, jaké peníze a v jakém časovém horizontu chtějí investovat za účelem budoucích zisků.

Pokud by ve výše uvedených případech byly úředníkem posouzeny tyto společnosti jako ekonomicky nestabilní a bylo jim odebráno povolení pro provozování daňového skladu či jim toto povolení nebylo vůbec uděleno, stát by se tak připravil o možné budoucí zisky ve formě daní z příjmů.

Shrnul bych jen svůj pozměňovací návrh: V případě, že má subjekt složen u Celní správy garance či jistotu ve výši odpovídající možné daňové povinnosti, resp. tuto daňovou povinnost převyšující, měl by být považován za ekonomicky stabilního a v důsledku toho mít automaticky nárok na udělení povolení pro provoz daňového skladu, neboť stát v tomto případě neponese žádná rizika daňových nedoplatků či úniků. A na závěr: Současné znění zákona je nejednoznačné a velmi rozporuplné. Může se to jevit jako nástroj Ministerstva financí a jeho podřízených orgánů k cíleným atakům na konkurenci jistých zájmových skupin. Jistým důsledkem pak bude to, že dojde ke snížení přílivu investičního kapitálu do České republiky a k výraznému zvýšení možnosti k nekontrolovatelnému zneužití úřední moci.

Zejména se nijak nemění riziko pro stát z pohledu výběru daně samotné. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si požádat, abyste z výše uvedených důvodů podpořili můj pozměňovací návrh. Já vám děkuji. Další se do rozpravy hlásí pan zpravodaj Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Vláda usoudila, že ho bude novelizovat dvěma novelami.

Vláda se s tím vypořádala podle mého názoru velmi přijatelně. A tady bych chtěl apelovat na to, abychom si uvědomili, že termín 30. 6. je jakýmsi hlavním motivem, mementem, signálem, nálepkou tohoto návrhu zákona, a to ze dvou důvodů. Za prvé. Do 30. 6., pokud Parlament neuvede do ústavně konformního vztahu, což podle mého názoru vládní návrh činí, kauce s nálezem Ústavního soudu, pak kauce nebudou moci platit a celé úsilí nejenom správce daně a zákonodárného sboru, ale i úsilí poctivé podnikatelské veřejnosti, která daně platit chce, přijde vniveč, protože od 1. 7. nebude možné kauce aplikovat. Z tohoto důvodu si myslím, že je mimořádně důležité tento návrh schválit.

Podotýkám, že vláda se tu chová, jako kdybychom měli dva různé zákony o spotřební dani. To pouze vláda se občas tváří, že máme dva a ke každému máme rozdílný přístup.

Nejsem schopen mluvit do sofistikovaného telefonického rozhovoru.